Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Budeme pokračovat v našem společném jednání. Než přistoupíme k dalšímu bodu, mám zde několik omluv, které načtu.

To jsou omluvenky. Přistoupíme k projednávání dalšího bodu.